My jsme vždy hlasovali proti zavedení EET, nikdy jsme nehlasovali jinak. Jestliže tedy budeme dnes v Poslanecké sněmovně rozhodovat o zrušení EET, SPD bude opět hlasovat pro toto zrušení. Pokud bude navržena dobrovolná EET, tak my jsme ji ochotni podpořit s tím, že pokud se někdo sám o sobě, společnost nebo firma, rozhodne dobrovolně přihlásit k EET, my s tím nemáme problém a tento návrh zákona podpoříme. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím. Ano, děkuji paní předsedající. Já jsem avizoval už ve své zpravodajské zprávě, že vystoupím se svým politickým stanoviskem, ale nejdřív mi dovolte, abych zareagoval na ta vystoupení, která tady byla, zejména na paní poslankyni Schillerovou, vaším prostřednictvím, která vždycky říká, že tady mluví hlasem pohádkového vlka. Ale zapomněla, že v té pohádce také přišli drábové, kteří vymáhali pokuty nikoliv za snahu neplatit daně, ale za absolutní nesmysly a administrativní pochybení.

Tolik k tomu jejímu vyjádření, že k žádnému omezení svobodného podnikání nedošlo, jak zde říkala. Právě toto byl zásah, tyto pokuty, do svobodného podnikání.

To od začátku se nese jako červená nit naší diskusí, a proto my se neshodneme. A proto my také říkáme, a znovu to budeme opakovat, že elektronická evidence tržeb se stala symbolem uměle vytvořené nedůvěry vůči aktivním a nezávislým lidem, vůči podnikatelům, vůči živnostníkům, kteří nabízejí svému okolí své služby a jsou základním prvkem naší ekonomiky.

Všechny tyto věci, které přišly se samotným systémem EET, vytvářely nepřátelské prostředí vůči živnostníkům a podnikatelům. Byl to skutečně přístup preventivní nedůvěry k ekonomicky aktivním lidem.

Ale ono je to přesně, dámy a pánové, naopak.

Mýtus číslo 1. Je to nástroj, pouhý nástroj na vydávání účtenek, aby se platily daně, a to je přece normální. Ano, je normální platit daně.

Zavedení EET přinese desítky miliard do rozpočtu.

Věrohodnost těch prezentovaných dat tehdy z Ministerstva financí zpochybňoval například Nejvyšší kontrolní úřad, který cituji říkal: Věrohodnost těchto údajů je diskutabilní, protože v materiálech jsou zveřejňovány rozdílné hodnoty, u nichž není vysvětlena metoda jejich výpočtu a nejsou podloženy ani analýzou konkrétních dat. Mýtus číslo 3, ten nejdůležitější, který se tady, i tady dneska ho paní poslankyně, vaším prostřednictvím, několikrát zopakovala, že se narovnává podnikatelské prostředí. Když pominu, že narovnávat podnikatelské prostředí brutální regulací je protimluv sám o sobě a nejlepším podhoubím pro růst soukromých aktivit je liberální prostředí, tak regulace, která znamená finanční náklady, je nižší břímě pro velké podnikatele a větší finanční břímě pro ty malé.

A podnikatelské prostředí se také nenarovnává těmi tajnými kontrolami a šikanózními pokutami, které tady byly jak na běžícím pásu, nebudu je opakovat, ale skutečně se narovnává pouze, pouze tím, že se nechá prostor pro svobodné podnikání v liberálním prostředí. Pro nás je to ukazatel toho, že naším primárním přístupem k našim občanům je důvěra, a také ukazatel toho, že chceme zachovat liberální prostředí v podnikatelském prostředí.